Prosím, pane zpravodaji. Vážené poslankyně, vážení poslanci, pane předsedající, ta usnesení jsou opravdu čtyři.

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 279. Návrh byl přijat. Můžeme tedy postupovat po jednotlivých bodech. Prosím, pane zpravodaji. První usnesení je usnesení, které předložil pan kolega Leo Luzar, a zní: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky: I. konstatuje, že se Česká republika dostala díky politickým rozhodnutím, která byla v rozporu s názory široké odborné veřejnosti a akademické obce v oblasti surovin a energetiky a absenci jasné dlouhodobé surovinové a energetické koncepce, do řady problémů, které umocnila problematická privatizace práva dobývat a obchodovat s naším národním bohatstvím, surovinami, včetně černého a hnědého uhlí. Tak, všichni slyšeli.

Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 280.